Ano, ještě vidím se hlásit pana vicepremiéra Jurečku s protinávrhem.

Děkuji. Ano, děkuji.

Děkuji mnohokrát. Ještě se někdo hlásí s protinávrhem? Není tomu tak.

Kdo je proti? V hlasování číslo 75 bylo přihlášeno 131 hlasů, pro bylo 6, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další procedurální návrh, který budeme hlasovat, byl návrh pana vicepremiéra Jurečky na pět minut, a sice v tuto chvíli to vychází na 20.25 hodin.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Ano, to znamená, jestli dobře... A poprosím vás, pane předsedající, abyste o tomto návrhu dal hlasovat, a samozřejmě bych všechny z koalice chtěla požádat, aby ten návrh podpořili a byl ještě dostatek času, aby koalice přemýšlela o tom návrhu, který tady předkládá. Máme tu další procedurální návrh, který budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh? Kdo je proti? V hlasování číslo 78 bylo přihlášeno 140 poslanců, pro hlasovalo 45, proti 92. Návrh byl zamítnut. Paní předsedkyně se hlásí s přednostním právem? S procedurálním návrhem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To není kvůli nám, to je kvůli vám, že jste se rozhodli... Já mám čas. Já mám čas. ... že jste se rozhodli prostě tady je držet jako rukojmí v noci.

Zeptám se, je ještě nějaký protinávrh? Aby se nám tady z toho nestalo vždycky hlasování a opakované přednášení návrhů, tak se ptám zejména ze strany opozice, jeli ještě nějaký protinávrh, který bychom hlasovali vůči návrhu paní poslankyně Schillerové? Není tomu tak. Tak já zopakuji jediný návrh, který zazněl, a sice návrh paní poslankyně Schillerové, abychom naše jednání přerušili do osmi hodin do rána zítřejšího dne. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh?

V hlasování číslo 79 bylo přihlášeno 141 poslanců, pro hlasovalo 45, proti 78. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat. Vracíme se... Ještě načtu omluvy, pardon.

To byly omluvy. A pokračujeme v podrobné rozpravě. Další v pořadí je přihlášen pan poslanec Babka Ondřej...